A já dělám boj proti daňovým podvodům celoevropsky, vážení.

Ty pohonné hmoty. Kde od novodobé historie téhle země se dělaly vždy největší podvody. Takže se snažím to dělat a přesvědčit, aby i evropské země na to šly, na ty pohonné hmoty.

Já jsem na ministerstvu přikázal, že budeme prioritně řešit ekologické zátěže tam, kde je následně revitalizace, a tam, kde je dopravní infrastruktura, protože to chtějí všichni.

Pro soukromou firmu není normální, že prodělává peníze každý rok. To se dělá jenom na začátku, když investuju. A všechny firmy na to mají nějaká jasná pravidla.

Francie určitě velký problém.

To máte, pane předsedo poslaneckého klubu. Ale já jsem umožnil závěrečné slovo po obecné rozpravě ministrovi, zahájím podrobnou rozpravu a v té samozřejmě vás okamžitě vyvolám, abyste přednesl s přednostním právem své stanovisko.

Není první ani druhé čtení, je prostě jednání o tom, co se týká těchto rámců. Má to speciální předpis, tak jako se projednávají zprávy. Prosím, pane předsedo, máte slovo. V podrobné rozpravě dávám návrh na zamítnutí a dovolte, abych tento návrh odůvodnil tím, že stručně okomentuji závěrečné slovo předkladatele pana ministra Babiše. Myslím, že nijak vám to nevyčítám ale že jste dodnes nepochopil, neposlouchal jste to, co jsem řekl o výdajových rámcích. Nečasová vláda, pravda, ano, plánovala deficit 120 mld. na rok 2015, protože v roce 2013 žádné analytické pracoviště si nedovolilo predikovat a také nepredikovalo růst blížící se třem procentům. Prostě to oživení přišlo mnohem větší, než jsme čekali. Je to samozřejmě dobře, všichni se z toho radujeme, ale smysl střednědobých výdajových rámců je takový, že pokud je meziroční přírůstek z růstu ekonomiky vyšší než předpokládaný, má se použít ke snížení deficitu, nikoliv k navýšení výdajů.

Vám to nestačí. A prosím není pravda, pane ministře, že deficit snižujete. Vy deficit snižujete v nominálních číslech příjmů a výdajů, ale nesnižujete ho v tom jediném ukazateli, který může opravdu sledovat rozpočtovou odpovědnost vlády. Tedy v ukazateli, který je očištěn od ekonomických cyklů, tedy od toho vyššího než očekávaného růstu, a od mimořádných příjmů.

Vaši vlastní poslanci rozpočtového výboru, pravděpodobně na váš pokyn, protože jim to říkáte, rozporovali vaše vlastní čísla! Vy prostě opravdu jste schopen verbálně té veřejnosti říkat něco jiného než děláte! Vy říkáte: Šetřím. A přitom zvyšujete výdaje!

Ale je pravda, že jste měl řadu posluchačů a veřejnost vám to věřila a přineslo vám to zcela jistě mnoho hlasů a podporu, se kterou dnes realizujete tuto podle mého názoru vysoce nemravnou rozpočtovou politiku.

Chci jenom upozornit na ty absurdní rozpory mezi oficiálními dokumenty, které předkládáte Poslanecké sněmovně, a těmi plky, které říkáte do televize a na mikrofon v Poslanecké sněmovně.

Pane ministře, máte slovo. K faktické poznámce jste se přihlásil, rozumím tomu tak.